Předpokládám, že Sněmovna bude zasedat po prázdninách, a tudíž nevidím důvod zkracovat lhůtu o 30 dnů, jak navrhoval předkladatel.

Děkuji. Dále do obecné rozpravy? Pan poslanec Benda.

Myslím, že se tím vytváří dostatečný časový prostor na to, abychom v tom prvním zářijovém týdnu mohli dohodu projednat a současně aby zahraniční výbor nebyl pod tlakem, že se musí scházet, řekněme, v první polovině srpna, a mohl se sejít v klidu až těsně předtím, než bude zasedat Sněmovna. Děkuji.

Poslanecká sněmovna zkracuje lhůtu pro projednání sněmovního tisku 1000, dohody s Kanadou, o 10 dní, tedy na 50 dní. Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, tak ji končím. Zájem není, budeme tedy hlasovat.

Je to hlasování číslo 169. Návrh byl přijat.